Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče, děkuji za ten dotaz.

Takže tento návrh byl na stole právě proto, aby se, řekněme, ulehčil ten proces převzetí, aby se Krajská zdravotní neobávala, že převezme nemocnici, která bude ztrátová atd. Takže tam skutečně jasný návrh zazněl. Bohužel problém je, že stále Ústecký kraj, Krajská zdravotní prostě nejsou schopny se k tomu aktivně postavit a jasně říct nějaké stanovisko. Je to velmi komplikované.

To děláme. A je to odpovědnost kraje.

Ale i tak se ta situace úplně neposunula žádným směrem, zatím. Já stále věřím tomu, že se podaří najít nějaké řešení. Ta péče musí být zajištěna. My teď aktuálně jednáme o zajištění přeshraniční péče s německou nemocnicí, která je velmi blízko.

Jednáme s okolními nemocnicemi Děčín, Česká Lípa.

A já stále věřím jsem optimista že se podaří najít nějaké řešení, které bude dobré pro Šluknovský výběžek. Ale musí všichni ti partneři chtít. A zatím mám pocit, že úplně nechtějí. Já také děkuji. Panu ministrovi poděkuji za odpověď.

Děkuji.

Takže si myslím, že je nutné vyřešit tu příjmovou otázku, tak aby se úhrady navýšily. Ten návrh VZP je velmi dobrý. Velmi dobrý.

Protože doposud je to pouze takové neurčité sdělování, že jsou připraveni to převzít. Uvidíme, a tak dále.

Také děkuji. Připraví se pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče.

Ministerstvo dopravy má pod sebou ANO šest let.

Opět si vypůjčím slova vašeho pana premiéra. Určitě samí odborníci. Kvůli největšímu úspěchu této vlády, tedy přesoutěženému mýtu, se policie zajímá o předsedu vašeho poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. A dnes přibyl i další rozsudek. Krajský soud v Brně nařizuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tuto nově uzavřenou smlouvu s CzechTollem znovu zkoumat.

Zajímá to i řidiče kamionů a majitele dopravních firem. Zajímá to i starosty a hejtmany.

Nebo jej na základě dnešního rozsudku vypovíte a dáte dobrý důvod k tomu samému společnosti CzechToll? Takže jasná otázka na závěr.